Všichni víme, že je to zlo. Slyšeli jsme, že je potřeba to nějakým způsobem redukovat, snížit je. Takže tady máme nějaké slova a naprosto odlišné činy. A takhle bych mohl pokračovat. Já si myslím, že Ministerstvo vnitra jako státní instituce má plnit naprosto jiné funkce než prostě nějaké aktivistické výkřiky. Proč? Protože ta instituce má být vzorem profesionality. A tohleto opravdu profesionální nebylo.

To znamená, i ta diplomacie už jaksi přestává být profesionální. A já na závěr bych shrnul, proč vlastně budu hlasovat pro nedůvěru vládě, takové shrnutí jako na konci hodiny těmi základními body. Proč, co se mi nelíbí?

Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Milí členové vlády, dámy a pánové, já se dovolím obrátit na zbylé členy vlády a připomenu jim slib, který zde byl učiněn při projednávání energetického zákona v září tohoto roku, a to je zařazení zranitelných osob při příjmu elektrických, plynových a dalších energií.

Jsou to osoby v důchodovém věku, samoživitelky, invalidé a tak dále, a tak dále.

To byl ten důvod, proč se to mělo udělat. No, máme půlku ledna a já jsem dočetl, že pouze bude k tomuto tématu vyhlášen seminář poslanecký, kde se tato záležitost bude projednávat. Já bych si dovolil upozornit, byť nepředpokládám, že to bude nějaká masová záležitost, že k prvním odpojování může dojít již teď, protože, abychom si uvědomili, ten dopad ceny elektrických a dalších energií vlastně se objeví až teď při těch vyúčtováních a doplatcích.

A podle stávajícího energetického zákona, pokud tam nebudou uhrazené nedoplatky, tak ten distributor má v globálu povinnost do 30 dnů toho odběratele odpojit. Takže můžou být první vlaštovky. A nejsme připraveni na to, jak jim pomoci. Můžete říkat, že budou ti lidé si žádat o nějaké dávky, budou to nějaké podpory z Ministerstva práce a sociálních věcí, zajisté. Bude to možné, bude to postihovat určitou část a toto prohlubování může neustále narůstat. Podle posledních informací se do určitých finančních problémů dostává až 20 % domácností České republiky. To už je poměrně významné číslo. A ta elektrické energie podle výzkumu jednotlivých bank postihuje až 68 % těchto 20 % domácností. Je to nejvyšší náklad, na který nejsou připraveny. Takže vážení pánové ministři a paní ministryně, já si dovolím připomenout panu premiérovi ten slib, který zde byl učiněn, a požádal bych vás, abyste urychleně zpracovali na znění tohoto zákona včetně prováděcích vyhlášek, a současně tedy i na Ministerstvu práce a sociálních věcí pro vytvoření určité podpory pro tyto domácnosti. Já myslím, že to je akceptovatelné z mé strany.

A já vám také děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo.

Máte slovo. Vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já obvykle vystupuji k problematice sociální politiky a v ní jsem obvykle velmi kritický i k práci Ministerstva práce a sociálních věcí a panu ministru Jurečkovi.